Tam podle mého názoru je ta věc vyřešena. Vychází se z toho, že dárcovství krve je bezplatné, to znamená, máme tady princip, který je v této oblasti dlouhodobě uplatňován a je fakt. A to, co vítám, že například zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve určité nadstandardní služby v případě, že to mají například v rámci svých programů. Myslím, že určitě ani Ministerstvo zdravotnictví ani vláda se nebrání diskuzi a nebrání se iniciativám, které by mohly pozitivně zviditelnit otázku dárcovství krve a které by mohly nějakým způsobem zvýšit motivaci pro občany, aby se k dárcům krve připojili. Nicméně chci zopakovat fakt, že z pohledu českého zdravotnictví nebyl zaznamenán nedostatek těchto přípravků, který by ohrožoval fungování systému naší zdravotní péče. Není tomu tak. V tomto případě děkuji panu premiérovi a všem interpelujícím a ukončuji blok interpelací na pana premiéra. V tomto případě je prvním vylosovaným pan poslanec Radim Fiala, kterého zde nevidím, tudíž jeho přihláška propadá, a poprosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Kalousek. Prosím ho, aby přednesl svojí interpelaci na omluveného pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo paní předsedající.

Ujišťuji vás, že potom s tou odpovědí seznámím celou Poslaneckou sněmovnu. Děkuji vám za odpověď. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Vážená omluvená paní ministryně, zajímám se o organizaci sportu a jeho financování, zvláště proto, že v našem Ústeckém kraji je spousta dětí, které kvůli špatné finanční situaci svých rodin nemohou sportovat ve sportovních klubech svůj vysněný sport. Je to vážný problém, který MŠMT dlouhodobě neřeší. Letos MŠMT vyhlásilo nový program číslo osm Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Na konferenci k tomuto tématu ve Sněmovně jsme se spolu setkali.

To mi přijde opravdu málo. Proč na tento program plyne tak málo peněz? Proč neposkytnete více?

Je auto moto sport důležitější než hokej, fotbal, plavání, atletika a tak dále? Podporou automoto sportu přece sportování dětí a mládeže nepomůžete. Děkuji za odpověď. Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu poslanci Holečkovi. I jemu bude odpovězeno písemně.

Děkuji. Pane ministře, dne 10. března tohoto roku jsem za vaší nepřítomnosti, jež je notorická, přednesl interpelaci týkající se vašich čtyř nekompatibilních, navzájem se vylučujících výroků ohledně kauzy Čapí hnízdo.